To je potěšitelné, protože toto je problém, který se táhne opravdu už od vašich předchůdců, a je potřeba to řešit systémově, protože případů, jak sám uvádíte, je hodně.

Každopádně poprosím Sněmovnu o vyslovení nesouhlasu, abych vaši odpověď měla znovu písemně, a určitě si ty případy budu hlídat, zkontroluji si je a případně se v budoucnu zase obrátím. Také děkuji. Zeptám se, zda ještě někdo chce vystoupit v rozpravě. Pokud tomu tak není, tak rozpravu končím a paní poslankyně Pěnčíková již avizovala, že žádá, aby Sněmovna s odpovědí pana ministra vyslovila nesouhlas. To je návrh usnesení, tak jak byl přednesen paní poslankyní Pěnčíkovou. Ještě zazvoním na kolegy. Budeme tedy hlasovat.